Tento mimořádný nárůst pocítily téměř všechny společenské vrstvy u nás, poslechněte si je.

Bohužel i díky nečinnosti současné vládní pětikoalice se však Česká republika zcela vymyká průměru zemí EU, protože míra nárůstu spotřebitelských cen je u nás na zcela jiné úrovni.

To znamená, že dnes je naprosto zřejmé bavili jsme se o tom dnes celý den při projednávání energetického zákona že pětikoalice při řešení této situace zaspala a že pomoc, která se dostává našim lidem, je nedostatečná, dokonce pro celou řadu našich občanů se rovná zatím jedné velké nule, pořád jedné velké nule.

Když dnes slyším volání vládní politiky, vládních politiků, jak se navážejí do pomoci, kterou poskytla naše vláda občanům a firmám v bezprecedentní zdravotnické krizi, tak se skutečně nad tím musím pozastavit.

I tam slyším slova díků od velké řady podnikatelů, kteří za tuto pomoc děkují.

České domácnosti reálně chudnou, to jsou tvrdá data, která vycházejí buď z Českého statistického úřadu, nebo z různých průzkumů.

Dnes, pár měsíců po vládnutí této koalice, se nacházíme na úrovni 12 % disponibilního důchodu domácností. I samotná nálada spotřebitelů se výrazně zhoršuje.

Já jsem nesouhlasila s celou řadou projevů těch, kteří organizovali tento mítink, kteří tam vystupovali s názory, které bych nikdy nepodepsala a nikdy se s nimi neztotožnila, ale ti lidé pod pódiem, ti tam přišli proto, že mají strach o svoji existenci. Absolutní neakceschopnost této vlády se projevila v propadu důvěry občanů a firem ve schopnosti této vlády, a tak bych mohla pokračovat.

Další schůze, která bude následovat po této schůzi, má konkrétní tři poslanecké návrhy, které představí v mém zastoupení místopředseda klubu Aleš Juchelka, náš stínový ministr práce a sociálních věcí.

Pojďte řešit sociální problémy občanů této země dřív, než bude pozdě. Děkuji vám. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, tématem této mimořádné schůze svolané opozicí mají být sociální dopady krize na občany České republiky. Ano, situace, ve které se nacházíme, je krizí, a to krizí velmi vážnou, která má potenciál rozvrátit dlouhodobou sociální stabilitu naší společnosti, její soudržnost a sociální smír.

V oblasti sociální politiky je působení pětikoaliční vlády stejně jako v ostatních oblastech evidentně nekompetentní, nedostatečné a velmi poškozující české občany, zejména ty nejohroženější a nezranitelnější.

SPD samozřejmě s touto vládní politickou nesouhlasí. Čili ihned po svém nástupu dala tato Fialova vláda svými rozpočtovými prioritami jasně najevo svůj asociální charakter a pohrdavý nezájem o osudy a životy sociálně slabších skupin obyvatelstva. Sebrala peníze těm nejslabším, těm, co se nemohou bránit. Vláda rovněž odmítla řešit problematiku rozsáhlého zneužívání sociálních dávek, kde jsme přišli jako SPD s kvalitním a komplexním návrhem zákona, který by byl i nemalým zdrojem veřejných příjmů, kdy propočty hovoří minimálně o 1 miliardě korun ročně navíc pro státní rozpočet, kdybychom ukončili zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Vláda tento návrh odmítla. Vláda přes opakované sliby do dnešního dne nepředložila návrhy zákonů na zvýšení příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci jiných osob v domácí péči, kde současná výše těchto příspěvků absolutně nestačí na důstojný život a pořízení základních asistenčních služeb, zejména po jejich letošním zdražení. Stejně tak vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí dodnes nepředložily návrh na zvýšení neuvěřitelně nízkého příspěvku na mobilitu pro tělesně postižené.